A na tyto skupiny samozřejmě ty změny dopadnou mnohem tíživěji.

Teď hovořím o skupině seniorů, kdy jsme projednávali vlastně změny v důchodovém systému, které budou mít negativní dopad, plus některé změny v balíčku. A dopadá to stále na stejnou skupinu. Další takovou skupinou jsou lidi se zdravotním postižením. Opět nebyl navýšen příspěvek na péči, zvýšila se úhradová vyhláška. To jsou lidi, kteří mají nízké důchody, já jsem o tom tady mluvila několikrát. Invalidní důchody patří k těm nejnižším v České republice. O tom, že balíček bude mít velmi negativní dopady, nemluvíme jenom my jako opozice, ale vyjadřují se tak renomovaní ekonomové. Mluví o tom, že ten negativní dopad bude tedy především na zaměstnance, důchodce, lidi se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a nízkopříjmové skupiny. Bude to další zhoršení jejich finanční situace. Přitom již nyní vidíme prudký růst vyplacených sociálních dávek a podpor. V letošním březnu jich Jenom pro srovnání, loni ve stejném měsíci to bylo 708 milionů korun. Podobné statistiky ukazují, že již nejde o jednotlivé sociální případy, ale že na občany doléhá systematická chudoba. Projevuje se tak, že už ani lidé, kteří řádně a pilně pracují, nedokáží ze svých výdělků zaplatit bydlení, jídlo, řádně se postarat o své děti, to znamená zaplatit základní potřeby. Mimoto systémová chudoba dostává lidi do vážných, někdy až neřešitelných sociálních situací a nepřímo působí i kolaps státní správy. To můžeme vidět v posledních měsících především na činnosti úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení. Změny, které v balíčku jsou, a jsou pro mě opravdu nepochopitelné, jsou ty, které zasáhnou mladé rodiny. Jsou to jenom další negativní signály pro ty, kteří si založili rodinu.

Podle Českého statistického úřadu se v Česku výrazně snížila porodnost. Když s takovými rodinami mluvím, tak říkají, že pořídit si dítě v současné době je v podstatě luxus. Uvádí, že jeden z rodičů pobírá obvykle po dobu tří let kolem 9 tisíc korun měsíčně.

Sami uvádějí a jsou to, neříkám, že jsou to velká čísla, ale jsou takové rodiny, a to je hodně smutné, že už nyní musí šetřit i na kvalitě jídla. Další změnou, s kterou nesouhlasím, je zvýšení daně z nemovitosti, protože opět se dotkne všech občanů, a to těch, které jsem teď před chvílí zmiňovala, zranitelných skupin. Přesto, že stále slyšíme, že daň z nemovitosti není v České republice vysoká, je důležité v této oblasti připomenout, že desítky let bylo pořízení domu v určitých regionech, v menších vesnicích nejlevnějším způsobem, jak získat bydlení. To znamená, že nemáme vlastníky bytů a domů ve vysokopříjmové skupině, ale právě naopak. Zvýšení daně z nemovitosti se dotkne lidí, kteří si toto levné bydlení pořídili, ale i lidí, kteří bydlí v nájemních bytech, protože je předpoklad, že se zvýšení promítne v nájmech. Je důležité si uvědomit, že jakákoliv změna v sazbě daně z nemovitostí ovlivní trh s nájemním bydlením. Majitelé nemovitostí, kteří je pronajímají, pravděpodobně budou muset přenést tuto daň na nájemníky ve formě vyššího nájmu. Takový krok by mohl vést k dalšímu zhoršení dostupnosti bydlení pro mnohé skupiny obyvatel. Stát by měl přistupovat ke zvyšování daní s opatrností a uvážením, zvláště v oblasti bydlení by měla být prioritou přístupnost a dostupnost bydlení pro všechny občany, a ne vybírání vyšších daní.

Takové změny nemůžeme rozhodně podpořit. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, páni ministři, vážené poslankyně a vážení poslanci, dnes projednáváme zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, takzvaný konsolidační balíček, respektive tedy 63 zákonů, které víceméně navyšují daně, a nedávno jsme projednávali zákon, který snižuje důchody, a já tomu spíše říkám daňový balíček. Jaká je současná realita? Česká ekonomika je v recesi a pětikoalice bohužel opakuje učebnicové a národohospodářské chyby. Vracíme se zpět do hluboké minulosti. Už jednou vláda pod vedením ODS uvrhla do chudoby desítky tisíc domácností, způsobila masivní sociální nepokoje, krachy tisíců firem a svojí nedůvtipností způsobila, že Česká republika byla v minulé ekonomické krizi jednou z nejdéle postižených zemí. Sám jsem si to zažil. Když za vlády ODS byl v letech 2011 až 2014 bezprecedentně snížen rozpočet Hasičského záchranného sboru České republiky o více než jednu čtvrtinu, konkrétně ostatní běžné výdaje, nebo chceteli provozní, na pouhých 73 procent a výdaje programového financování, chceteli investice, na katastrofálních 28 procent. Neuváženými škrty jsme se málem dostali do mnohem větších problémů. Myslel jsem, že zažívám dobu, kdy jsme neměli na naftu, neměli jsme na benzín, neměli jsme na placení faktur a chodili jsme, a za to patří veliké poděkování starostům a hejtmanům, kteří nám v těchto chvílích pomohli, tak aby systém jako takový zůstal zachován. Opravdu jsem se domníval, že se Občanská demokratická strana poučila, že podruhé již tuto chybu neudělá. Zmýlil jsem se. Ano. Šetřit se musí, ale uváženě a v prvé řadě se musí začít u sebe. Pokud vám mají lidé věřit, musíte jít příkladem. Není možné zvyšovat daně, okrádat důchodce a na druhou stranu navyšovat počty ministrů, zřídit desítky politických náměstků a najmout stovky poradců. Namítnete, že jsou to z pohledu státního rozpočtu drobné. Kromě toho je nutné podpořit nastartování ekonomiky a hlavně získat důvěru lidí.